Nyní pan poslanec Miroslav Opálka, poté pan ministr financí, také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych chtěl doplnit ještě vystoupení pana kolegy Stanjury. Měl stoprocentní pravdu. A já mám obavu, že některé zákony nebo mezinárodní dohody, které tady rychle procházejí, že to bude průšvih a za nějakou dobu si tady naši nástupci budou trhat vlasy. Ale neřekl celou pravdu pan kolega Stanjura.

Bohužel se tak nestalo.

Děkuji za slovo, pane předsedající. A moc se těším, až tady bude někdo ukazovat prstem na dva kluby, které dneska zavetovaly, a tím znemožnily přijetí zákona, který bude dělat cenové kontroly nad 44 miliardami korun. Já nemám žádnou pravomoc, jak bych nezávislé orgány donutil k tomu, aby dělaly cenové kontroly. Vy jste to teď zablokovali, takže příští ukazování prstem bude na ty dva poslanecké kluby, které to udělaly. Ta novela byla velmi jednoduchá a byla velmi účinná! Děkuji panu ministru Pilnému a nyní faktická poznámka pana poslance Stanjury. Prosím, pane předsedo. Doufám, že to stihnu za dvě minuty, dvě inspirativní vystoupení mých předřečníků. Za prvé k panu poslanci Opálkovi.

Jak dlouho jste to věděli na financích, že ten problém je? I když podle pana zpravodaje, nevyvrátil jste, že ty kontroly být mohou.

Nezávislé. A patří do exekutivy, nebo nepatří? Ministr financí chudáček nemůže nic dělat. Tak to přece vůbec není!

Děkuji. Odhlásím vás. Pokud nedojde k přerušení, je na řadě faktická poznámka pana ministra financí. Ale nyní jsem vás všechny odhlásil, požádám vás o novou registraci. Návrh na přerušení budeme hlasovat v hlasování číslo 204, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 204. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a přeruším bod 39.